Takže tady položím některé otázky. Proto já to nazývám daňovým, a ne konsolidačním balíčkem.

Ono to není nezanedbatelné. Všichni jste si přečetli, jaké jsou doplatky za elektřinu, za topení a tak dále. Takže ta 2 % není bezvýznamná částka. Není, skutečně není. Takže by mě zajímalo, co pana ministra, úředníky nebo jaké pomazané hlavy vedlo k tomu, aby tyto věci byly přímo v té nejvyšší sazbě. Podle nedávné studie poradenské společnosti Mazars se ukazuje, že Česko má nejvyšší sazbu snížené daně z přidané hodnoty v porovnání s okolními středoevropskými zeměmi. Takže my si vlastně ještě tu sníženou sazbu, tu pětiprocentní si úplně zrušíme, tu desetiprocentní posuneme na 12 % a říkáme tomu, že to je nějaká konsolidace. Ono to naopak povede ke snížení spotřeby a v globálu předpokládaný výběr daní asi nebude tak veselý, protože díval jsem se na pokles spotřeby jenom díky energetické krizi a domácnosti začnou šetřit. A pokud to na ně dopadne, tak ten předpokládaný výběr, to navýšení vůbec nemusí být pravdou nakonec.

Opravdu tomu nerozumím.

A bude to svým způsobem velmi kontraproduktivní. Bavíme se dále například o časopisech a novinách.

Takže to je docela zajímavé.

Asi mi potvrdíte, že to bude okres od okresu, kraj od kraje.

Když řeknu, ta generace, která pracuje, chodí do práce, má zaměstnání, ona to nějak ustojí, tomu já rozumím. Ale proč se to dotýká přesně těchhletěch dvou skupin? Prostě mně to mozek nebere, nemá to žádnou logiku. Asi kdybych byl dřevorubec z lesa, tak bych se nad tím musel zamyslet, protože to je něco, co se v globálu ve slušné společnosti nedělá. Takže bych byl docela rád, aby mi někdo řekl, jakým způsobem se to připravovalo, jakým způsobem se to vybíralo? Protože já bych si dokázal představit nějaké skupiny jeden dva tři, kde bych dal základní potraviny, nezbytnosti a tak dále.

Na to bych chtěl dostat odpověď. Děkuji moc. Děkuji pěkně. Připraví se pan poslanec Tomáš Kohoutek. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, ve svém příspěvku bych se zaměřila na dvě oblasti, které se týkají zdraví, prevence a hygieny. Jsou to potraviny, které jsou nezbytné pro zdraví.